Ve třetím čtení samozřejmě jsem připraven před závěrem rozpravy také reagovat. A připomínám, že to první čtení před bodem, než se otevřel, trvalo 7 hodin, to byly poměrně dlouhé obstrukční projevy.

A proto, abych nezdržoval, tak já už poděkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Změna výpočtu valorizací spolu s ostatními úpravami jsou zásadními právními úpravami, které povedou k osekání budoucích penzí. Jenže vám se nad tím dnes nechce diskutovat. Vy už totiž nemáte náladu. A proč nechcete diskutovat? Poslanci vládní pětikoalice tady pomalu sedí zabaleni a připraveni na dovolenou.

Co jsme tady slyšeli ráno od pana předsedy Jakoba? Jak máme mluvit, dokonce nám kvalifikoval, co je obstrukce a co není obstrukce. Na hodiny nám to změřil, kolik hodin bylo obstrukcí a kolik hodin obstrukce nebyly.

Dokonce prostě nám říkal, jak kdo má mluvit a jak se máme chovat korektně například při faktických poznámkách. Korektní faktické poznámky. Co nám ještě budete normovat, poslanci pětikoalice? Vládní poslanci!

No, já vám připomenu to EET, jen co se ještě posunu ve svém projevu dále.

Copak my vám budeme pomáhat se zákonem, který bytostně proti kterému bytostně vystupujeme? No, to snad si nemyslíte, že jsme tak hloupí. Proč bychom to dělali?

Já dnes projednávanou novelu zákona velice dobře znám, vím do podrobností, co je její podstatou. To je zřejmé a je jasné, že jde o pouhé parametrické změny, které mají připravit české důchodce o finanční prostředky. Protože penzisté prostě nevyjdou do ulic, nezačnou hromadně protestovat. Navrhované změny povedou k tomu, že životní úroveň penzistů bude postupně zaostávat za životní úrovní zbytku populace. Toto jsou fakta!

Opět nic. Za zcela nepřijatelné považuji, že samotná řečnická doba nám byla omezena ještě dříve, než vystoupil vůbec první poslanec. Podívejme se na pár čísel.

A co je ještě důležitější, probíhalo pouze v pěti dnech. A dnes začínáme den šestý. Pokud se podíváme na počty řečníků, z vládních stran vystoupilo celkem 43 řečníků a ze stran opozice 85, tedy de facto jenom dvakrát více, a to ve všech čteních. Z těchto čísel je zcela zřejmé, že opozice neobstruuje, pouze fakticky diskutuje nad právní úpravou, s kterou zásadně nesouhlasí.

Jenom samotné hnutí ANO, kdyby chtělo obstruovat, tak má mnohem větší sílu ve Sněmovně. Navíc je zcela zřejmé, že se ke škrtům, které na důchodcích aplikujete, prostě musíme vyjádřit. Je to již druhá novela, kterou zásadním a pro nás zcela neakceptovatelným způsobem zasahujete do finanční stability českých důchodců.

Tito poslanci využili své odborné znalosti, ale také své odlišné životní zkušenosti, aby představili své argumenty, pozice a stanoviska.

Vážení kolegové, dovolte mi ukončit svůj projev citací jednoho politologa. Byl porušen zákon, když byla ukončena rozprava. Já souhlasím.